Ano, řekla, a bylo to právě v souvislosti s tím, že dvě předřečnice, konkrétně paní poslankyně Dražilová a paní poslankyně Pastuchová, tady moji kolegyni Markétu Adamovou Pekarovou napadaly za to, že nic v životě nedokázala, že nikdy nezastávala žádné významné pozice jako pan kolega Havlíček a že vlastně není hodna pozice předsedkyně Poslanecké sněmovny. Nebylo to obecně na všechny ženy v této Sněmovně, bylo to na vás, paní kolegyně.

Nemáte pravdu. A k tomu, co tady říkal pan kolega Nacher myslím, že to byl, že se dožadoval vystoupení paní Pekarové: chtěla bych říct, že pan Vondráček se při svém nominačním projevu odkazoval na to, že jeho předchůdce pan Hamáček také nevystoupil a že bude vystupovat až po proběhlé volbě. Děkuji za přesné dodržení času. Pan poslanec Rakušan, připraví se pan poslanec Výborný faktické poznámky. Víte, my tady ale vedeme trochu zbytečnou diskusi. Nikdo přece nepopírá, že hnutí ANO, s tou silou a úspěchem, který ve volbách mělo, má právo navrhnout svého nominanta na funkci předsedy Poslanecké sněmovny, a my tady povedeme férový souboj mezi silnými koalicemi, mezi silným klubem hnutí ANO. To je všechno jasné.

No, kdyby se vybralo z těch zbylých lidí, tak by tady nemusel být právní problém toho typu, jestli tedy může být zvolen, nemůže být zvolen, může kandidovat, nemůže kandidovat, zatížilo to tu diskusi na docela dlouhou dobu. A další věc je: od pana kolegy Volného, jsme tady slyšeli věty nezkušená a jak se bude orientovat v mezinárodní politice, jak to zvládne a podobně. Někomu říkat, že něco nezvládne, že nějaké funkci ještě nedorostl... Je to předsedkyně úspěšné politické strany, kterou úspěšně vede.

Bude to předsedkyně Poslanecké sněmovny, s proevropským směřováním, jasná demokratka. A já předpokládám, že zvedne tu laťku na úrovni předsedy Poslanecké sněmovny. Třeba tady po večerech nebude dělat žádné večírky. Děkuji. Pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Koten. Děkuji za slovo, pane předsedo, vládo, kolegyně, kolegové, musím reagovat ještě na slova pana kolegy Volného, vaším prostřednictvím. Opakování matka moudrosti už to tady zaznělo, ale ještě jednou.

A já chci ještě velmi krátce jenom říci, že ty debaty a diskuse ohledně předpokladů kolegyně Markéty Pekarové Adamové mi přijdou opravdu nedůstojné. Markéta Pekarová

Dámy a pánové, a o to tady jde, a já si toho nesmírně vážím a děkuji jí za to, že tuto nominaci přijala. Skutečně bude reprezentovat všech nás 200 poslanců, a to si myslím, že je velmi důležité. Nyní pan poslanec Koten, připraví se paní poslankyně Pastuchová. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych tady velice rád zareagoval, vaším prostřednictvím, na kolegyni předřečnici Janu Černochovou, kdy tedy oznámila, že paní Pekarová Adamová je předsedkyní vítězné koalice.

To je jedna z věcí. Velice nerad bych tady zabíhal do nějakých osobních invektiv mezi poslanci, protože to nikam nevede, ale skutečně bych se jaksi upnul k tomu, abychom tu volbu zvládli důstojně, protože poslanci v této Sněmovně vědí, koho budou volit, a dovoluji si tvrdit, že svůj názor měnit nebudou.

Na posledním výboru pro bezpečnost jsme probírali tuto zprávu o extrémismu a představte si to, že Ministerstvo vnitra se vymlouvalo na to, že oni tam soustřeďují pouze informace od Bezpečnostní informační služby a že jenom publikují.

Děkuji.

Děkuji. Paní poslankyně Peštová a připraví se pan poslanec Volný, faktické poznámky. Tak věřím, že dneska opravdu už naposled.